Děkuji.

Poslanci jsou zvoleni z regionů. Děkuji. Děkuji. A až se to bojím říct, ale nemám tu žádné faktické poznámky. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Nemá. Pan zpravodaj Onderka? Nemá zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, poté přednášel jednotlivé pozměňovacími návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, na konci minulé schůze, kdy jsme projednávali tento tisk, jsem načetl proceduru, následně jsem načetl některé technické úpravy a to bylo asi vše, protože potom jsme přerušili.

V prvé řadě úprava hlasovací procedury v tom smyslu, že pozměňovací návrh A1 a pozměňovací návrh B1 jsou oba dva hlasovatelné.